Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, původně jsem chtěla vystoupit s kritikou projevu pana prezidenta, resp. některých jeho částí, ale věc se má trochu jinak.

Tak, děkuji paní poslankyni Kovářové.

. Faktickou poznámku můžete mít, paní poslankyně. Ano, prosím, vaše dvě minuty. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji, že mě upozornili na chybu, kterou jsem řekla. Zmínila jsem daňové přiznání. To samozřejmě nepotřebujeme vidět.

Omlouvám se panu poslanci Dolejšovi, neboť s přednostním právem se přihlásil pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.